Samozřejmě je třeba...

Oni mají mít ty přístupy stejné tak jako naši lidé.

No a tam bude negativní bilance samozřejmě, že?

A ty dopady?